Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jenom krátkou faktickou poznámku k návrhu tohoto zákona. Já se plně ztotožňuji se stanoviskem vlády České republiky jednak v té části, která je uvedena a týká se krátkého působení samotného zákona, a tudíž toho, že by bylo dobré, abychom mu dali ještě šanci. Už jsme se bavili v jiných případech, že velmi často a velmi brzy se některé věci novelizují.

A navrhuji tedy, aby zákon byl zamítnut. Ano, stačí to takto. Poznamenal jsem si návrh na zamítnutí, který přednesl pan poslanec Staněk. Následuje faktická poznámka, se kterou vystoupí pan poslanec Čižinský, po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová. Prosím máte slovo. Tak jak je to nyní napsáno v zákoně, znamená, že čtvrtina dětí se vůbec nemůže do přípravných tříd dostat. Prostě víme, že čtvrtině dětí upíráme přístup do přípravných tříd základních škol z důvodu jejich narození.

A ten vliv byl jednoznačně negativní.

Paní poslankyně Kovářová a její faktická poznámka. Máte slovo, paní poslankyně.

Dostávají se tam děti šestileté a zároveň osmileté.

Děkuji, paní poslankyně. Do obecné rozpravy je přihlášen pan ministr Plaga. Děkuji, vážený pane předsedající. Jenom bych se rád vyjádřil k některým věcem, které padly v důvodové zprávě. Za Ministerstvo školství nesouhlasíme s argumentací, že je zcela opomíjena skupina dětí narozených od září do prosince kalendářního roku, které mají takzvaný odklad věkem. Děti, které jsou narozené po posledním srpnu daného školního roku, procesem povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole ještě neprošly, tudíž přípravná třída nemá návaznost na cíle, kompetence, vzdělávací obsah a oblasti, na nichž je povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole postaveno.

Skutečně něco tady běží osm měsíců, což je poslední přípravná třída předškolky, a my se tady snažíme zpátky mixovat ten systém dohromady.

Děkuji za pozornost. Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Čižinský. Děkuji. Pan ministr hovořil o nadaných pětiletých dětech, to je v pořádku, ty skutečně mohou jít k předčasnému zápisu, ale úplně opomněl skupinu dětí, které nejsou velmi nadané, ale pro které ta přípravná třída základní školy je vhodná. Ty se tam prostě nikdy nedostanou, do té třídy. Nemají tu možnost.

Tento mechanismus má vlastně stát pod kontrolou. A já si stojím za tím, že je pravda, že prostě diskriminujeme děti narozené v září až prosinci, protože mají dvě možnosti: buďto se dostanou do první třídy až v osmi letech, anebo prostě přípravnou třídu nemohou využít, přesto že by pro ně vhodná byla.

Následuje faktická poznámka paní poslankyně Valachové, po ní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Pojezný. Paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, stává se to málokdy, ale v podstatě bych řekla, že v rámci této rozpravy každý, kdo mluví, má vlastně pravdu.

Ale myslím si, že pravou příčinou není nedostatečnost zákona, ale nedostatečnost kapacit.

Naopak vaším prostřednictvím Robert Plaga jako ministr školství v demisi popisuje situaci také pravdivě, protože v minulosti před tou úpravou docházelo, řekněme, k nekalých praktikám a k nekalým výkladům a také způsobům, jak naopak některé děti byly vylučovány, řekněme, z toho běžného hlavního vzdělávacího proudu, což bezpochyby není samozřejmě záměrem vaším prostřednictvím, pane předsedající, Pavla Čižinského. Takže je k úvaze, zda propustit zákon do druhého čtení, nicméně ho rozhodně upravit, abychom zase ty nekalé praktiky neumožnili, anebo řekněme tedy přistoupit k tomu dále zákon neprojednávat.